Já jen krátce bych chtěla také reagovat na pana ministra Dienstbiera. Problematice sociálního bydlení se věnuji již delší dobu, je to skutečně již několik let. Objevovaly se tam různé návrhy. Například při úsporném balíku tam byla změna poskytování doplatku na bydlení až nad 50 % příjmů té domácnosti, což při politickém zvážení všech pro a proti a nebezpečí toho, že se ocitne 100 tisíc lidí na ulici, zejména rodin s dětmi, jsme si z politických důvodů nedovolili. Takže je důležité postupovat velmi citlivě. Představa, jak takový zákon o sociálním bydlení má vypadat, je v podstatě jasná. Ale komunikace se Svazem měst a obcí sice probíhá, ale je jasné, že i ony potřebují mít jasné záruky k tomu, aby měly finanční prostředky na to, aby mohly plnit své povinnosti. Ale je důležité vyjednat shodu a daňové příjmy nebo i jiné prostředky, které toto umožní realizovat. Finanční prostředky, které jdou do těchto doplatků na bydlení, jsou také proto, že se zvyšuje počet příjemců těchto dávek.

Je to skutečně citlivé komplexní téma, ale jsem ráda, že se zde objevil návrh, který může udělat první krok. Ale ještě bych k tomu chtěla říci, že výbor pro sociální politiku se touto problematikou velmi podrobně zabýval na jednom ze svých jarních zasedání, a mohuli být osobní, tak přijal také jednomyslné usnesení napříč politickým spektrem, ve kterém mě osobně jmenoval jako členku komise pro přípravu zákona o sociálním bydlení.

Budu se tedy ptát, proč tato komise nerespektuje usnesení a požadavek výboru pro sociální politiku. Nyní s přednostním právem ještě pan poslanec Tomio Okamura, potom už řádně přihlášení poslanci Seďa a Hovorka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já víceméně krátce. Tak k tomu legislativnímu plánu vlády. No tak už jsem to pochopil.

My diskriminaci jakýchkoli občanů České republiky odmítáme! Úsvit odmítá diskriminaci jakýchkoli občanů České republiky. A ministr pro lidská práva navrhuje protiústavní diskriminaci. A druhá věc je ta, že tady se ztrácí čas.

S návrhem, místo aby řešil práva českých občanů, tak opět se tady ztrácí čas. Takže já bych vás chtěl vyzvat, vážený pane ministře, abyste se věnoval návrhům pro české občany, s českým občanstvím. A neztrácel čas hloupostmi.

Odpovězte nám! Jestli má tedy pravdu pan předseda Miroslav Antl, kterého já si vážím, a myslím, že pravdu má on, anebo jestli tedy máte pravdu vy. A já bych to tady chtěl veřejně slyšet. Ale já věřím Miroslavu Antlovi. Znám ho jako renomovaného právníka. Děkuji. Ale ještě předtím pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jeho strašně udivuje, že v sociální demokracii jsou lidé, kteří nemají na všechno stejný názor. Ale my jsme demokratická strana a je naprosto přirozené, že zaznívají různé názory a vedeme diskusi. A o tom, co je protiústavní, v této zemi rozhoduje jenom jedna instituce, a to je Ústavní soud. Pokud někdo vysloví myšlenku, že z jeho pohledu by se mohlo jednat o protiústavnost, tak přece jde o to, že ten materiál je k diskusi a jeho konečná podoba se bude ještě dlouho diskutovat. A ještě k těm vašim zmínkám o tom, že jste předkládali návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi a ten byl zamítnut. Ono když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Vaše návrhy z Úsvitu prostě jsou velmi špatné, velmi nekvalitní. Máte tam zásadní legislativní nedostatky. A my vždy jen formulujeme, proč není možné tu předlohu projednávat, protože aby mohla být schválena, tak by se musela zcela zásadně předělat. Takže podívejte se na stanoviska vlády, podívejte se na to, co k vašim návrhům zaznívá na Sněmovně. A pokud vyzýváte nás, abychom si dělali nějaký pořádek, a nabádáte nás k tomu, co máme dělat, tak já bych si vám to dovolil vrátit s tím, abyste se zaměřili na zkvalitnění vaší legislativní práce. Děkuji.

Prosím, tak čtyři. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce. Já bych chtěl pana Okamuru z Úsvitu nenávisti Tomio Okamury upozornit, že já jsem zatím žádný návrh nepředložil. Je tady nějaký návrh strategie romské integrace, který já zatím nikam nepředkládám, který byl předložen k veřejné debatě, já sám mám k němu některé výhrady a jistě konečná podoba bude mít úplně jiné znění než ta stávající. A co se strategie romské integrace týče, její schválení je otázka naplnění jedné z dílčích kondicionalit čerpání evropských fondů. Ano, děkuji.

Proč vznikla vaše vláda? Proč byla jmenována prezidentem Zemanem? Na základě služebního zákona. A všichni se podívejme, černé na bílém, na stránky Poslanecké sněmovny, co Rusnokova vláda a Legislativní rada vlády říká ke služebnímu zákonu, který jste předložili vy, je pod tím podepsaný pan ministr Chovanec, premiér Bohuslav Sobotka a celá plejáda špičkových politiků ČSSD. Je napsáno, že je ten návrh protiústavní. Je tam dokonce napsáno, že ten návrh je proti zákoníku práce, jestli si vzpomínám dobře, a celá řada výhrad.

A vy si tady vůbec opovažujete říkat o našich návrzích , které nikdo nikdy za protiústavní neoznačil, na rozdíl od vašich, nikdy nebyl žádný zákon Úsvitu označen za protiústavní! Dokonce ani ve vládním stanovisku!